To rozhodně nikdo nechce. Já bych si dovolil zakončit svůj výstup dotazem na paní ministryni.

Děkuji.

Děkuji. Jako první bych rád přečetl dopis zástupců Libereckého kraje.